Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 10, přihlášeno 99 poslanců, pro 89, proti nikdo.

Stanovisko výboru je nedoporučující.

Hlasování pořadové číslo 11, přihlášeno 98 poslanců, pro 16, proti 25.

Hlasování pořadové číslo 12, přihlášeno 99 poslanců, pro 35, proti nikdo.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 13, přihlášeno 99 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Ptám se, kdo je pro. Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 14, přihlášeno 99 poslanců, pro 27, proti 3. Výbor k němu stanovisko nepřijal. Zahájil jsem hlasování. Ptám se, kdo je pro.

Hlasování pořadové číslo 15, přihlášeno 99 poslanců, pro 33, proti 1.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 16, přihlášeno 99 poslanců, pro 26, proti 3. Návrh byl zamítnut. Nyní se vracíme k návrhu A ústavněprávního výboru. Jedná se o technickou změnu zákona o veřejných rejstřících. Stanovisko výboru je doporučující.

Tak to se omlouvám. Takže ještě jednou. Stanovisko? Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 17, přihlášeno 99 poslanců, pro 94, proti nikdo. Návrh byl přijat.

Stanovisko výboru je doporučující. Stanovisko paní ministryně?

Hlasování pořadové číslo 18, přihlášeno 99 poslanců, pro 93, proti nikdo. Návrh byl přijat. Stanovisko výboru je doporučující. Ptám se, kdo je pro.

Stanovisko výboru je nedoporučující.

Stanovisko paní ministryně?

Kdo je proti? Hlasování pořadové číslo 21, přihlášeno 99 poslanců, pro 15, proti 10. Nyní již budeme hlasovat o návrhu zákona jako celku.